A teď se ukazuje nakonec, že ta míra nejistoty se ukázala bohužel, to říkám bohužel, jako správná.

Děkuji za slovo.

Jestliže jsem za to Ministerstvo financí nekritizoval a nikdy bych to neudělal, moc nechápu, proti čemu jste se ohrazovala.

A tu Sněmovna porušila a to si myslím, že byla kardinální chyba těch poslanců, kteří pro to zvedli ruku.

Pozitivní nikdy.

My jsme navrhovali, abyste rozpustili peníze právě na dotační tituly, které jsou již vypořádány, kde spousta obcí a měst zůstala pod čarou.

Je to dobrá cesta a obce na rozdíl od státu mají připraveny projekty. A to, že jim necháte peníze, je jedině dobře. A vy jim je chcete znova sebrat právě prostřednictvím kompenzačního bonusu, protože to, co máte v důvodové zprávě, že pro obce bude výpadek příjmů v důsledku kompenzačního bonusu jedna miliarda, to prostě už dneska neplatí. A jestliže říkáte, že chcete podporovat ekonomiku, tak jediná a vynikající šance je, že ty peníze necháte právě obcím, městům a také krajům, protože to, že obce a města budou stavět, budou investovat, tak to znamená, že budou podpořeny nepřímo v podstatě malé a střední firmy, a to po celé republice a v regionech, kde víme, že není práce.

A neříkejte mi, že to ty předchozí vlády nedělaly. No protože na to skutečně neměly a byly rozpočtově zodpovědné.

Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně? Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Návrh na zamítnutí nebyl podán, tak o něm nebudeme hlasovat. Budeme tedy jenom hlasovat o návrhu na vrácení do druhého čtení. Myslím, že se počet přihlášených ustálil na ranním čísle.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo. Ta procedura není úplně krátká, ale budu se snažit. Další věc, kterou řeknu, pokud nebude nějakých námitek, tak až při hlasování bych vždycky aspoň jednou větou zmínil, čeho se daný pozměňovací návrh týká.

A1, A2.